Odhlédnemeli od gramatické chyby v poslední větě což uvádíte i ve své žádosti a od překroucení smyslu věty předchozí, je to prosím přiznání paní ministryně, která je pod tím podepsána, že ministerstvo nekoná to, co má konat, to jest dohled nad organizacemi, nad státním zastupitelstvím, nad soudy, které spadají do její kompetence. Já jsem velmi rád, že mám tuto příležitost, neboť na dalším jednání komise jsme přijali usnesení, že máme přenést tento problém na jednání Sněmovny, což tímto plním, a mohl jsem si ten úkol odškrtnout. Ale rád bych od pana premiéra slyšel odpovědi na otázky, které jsem zde vznesl. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Kortemu. To byla poslední přihláška do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ještě než dám závěrečná slova, pokud se hlásí pan zpravodaj, a otevřu podrobnou rozpravu, což musím k tomuto bodu, tak budu konstatovat jednu omluvu. Pane zpravodaji, máte slovo. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, informace předsedy vlády zazněla. Pan premiér se za ministryni své vlády postavil. Tím dal jasnou odpověď na všechny otázky. To pokládám za zcela jednoznačné vyústění tohoto bodu, který jsme tak dlouho a zevrubně projednávali. Děkuji vám. Děkuji vám za závěrečné slovo.

Pane předsedo, máte slovo v podrobné rozpravě. Děkuji za slovo.